Zpochybňuji postup předsedajícího schůze.

Námitka je zcela legitimní. Pan poslanec vznesl námitku proti mému způsobu vedení schůze. Kdo je pro vyhovění námitky proti mému postupu?

Hlasování číslo 163, přihlášeno 81, pro 1, proti 54. Budu tedy pokračovat dle způsobu vedení schůze.

Už jste to jednou udělal, zpochybnil. Byl jsem na svém místě.